Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, dovolte mi, abych se i já vyjádřila za poslanecký klub sociální demokracie. Především bych chtěla poděkovat všem učitelům, učitelkám, rodičům, žákům i studentům, kteří v těchto týdnech společným úsilím se snaží o to, aby kvalita vzdělávání měla stále vysokou úroveň a aby dokázali dokončit ročníky všechny děti, žáci a studenti, kterých se toto týká. Chtěla bych ocenit, že v legislativní nouzi se jako poslanci a poslankyně zabýváme tímto návrhem. Jsem ráda, že tady je, protože pro střední školy to byla poslední možnost, jak vědět, jak dál, jakými dalšími cestami se budou ubírat přijímací zkoušky i maturitní zkoušky.

Za to děkuji. Kolegové ministři, ministryně za sociální demokracii na vládě podpořili tento vládní návrh právě proto, aby všichni ten směr, kam dál z hlediska přijímacích zkoušek a maturit měli co nejdříve. Poslanci a poslankyně sociální demokracie, ač jsou tady koaliční stranou, na tom ovšem byli dost podobně jako vy všichni ostatní, kolegové a kolegyně, v tom jsme si v tento čas legislativní nouze pomyslně rovni, takže také my jsme se seznamovali s návrhy během dnešní noci.

Pokud mluvím o odborných školských asociacích, tak mám na mysli Unii CZESHA, Asociaci gymnázií a také Sdružení učňovských zařízení. I těmto odborným školským asociacím chci poděkovat, že v minulých 24 hodinách věnovaly velkou pozornost tomu, aby nám poslancům a poslankyním dali zpětnou vazbu. Asi nejsem sama, vážené kolegyně a kolegové, která takovéto informace z terénu obdržela.

Jsem ráda, že školský výbor napříč politickým spektrem toto podpořil, a samozřejmě děkuji za to všem zúčastněným.

Také tento pozměňovací návrh podpoříme. S ohledem na stanoviska odborných školských asociací zmínila jsem je tady všechny tři, jsou to oficiální stanoviska předsednictev těchto organizací se domníváme, že nemůžeme oslyšet, byť jsme v legislativní nouzi, budeme tedy podporovat také to, aby datum 1. červen se posunulo tak, aby měli šanci letošní maturanti na složení maturitní zkoušky, byť v mimořádném režimu, ale aby to byla maturitní zkouška.

Děkuji. Vidím, že ano.

Nemáte.

To byl pan ministr, a já zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. O slovo se hlásí dva poslanci. Pane poslanče, máte slovo.

Chtěl bych poděkovat mnoha ředitelům středních škol, zástupcům asociací, nakonec i zřizovatelům, s kterými jsem ty věci konzultoval. Moc děkuji za tuto zpětnou vazbu.